Mnozí z vás tady u různých zákonů říkají, že jste byli komunální politici. U různých zákonů chceme a říkáme pomozme obcím, obce to nemají lehké. Dnes můžeme udělat něco konkrétního, a to největšího, co těm obcím skutečně pomůže. Prosím, udělejme to. Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Kalouska.

Děkuji za upozornění.

Přesto mi dovolte, abych požádal, kdyby ta argumentace, která tady probíhá, měla nějakou logiku. Ta logika spočívá podle mého názoru v argumentu předkladatele, že nedělá v podstatě nic jiného, než že on říká: vracím lidem to, co jim Kalousek sebral.

Tam totiž musíme začít. V okamžiku, kdy jsme zaváděli druhý pilíř penzijní reformy, bylo dle výpočtů možné očekávat, že na příjmech státního rozpočtu bude zhruba o 6 mld. ročně méně, neboť zhruba polovina lidí časem začne spořit do druhého pilíře.

Děkuji. Děkuji za pochopení.

Abychom vykompenzovali tento výpadek příjmů do státního rozpočtu, udělali jsme ten velmi nepopulární, leč podle nás nezbytný krok, zvýšení DPH.

To byla logika té operace. Vy jste se dnes rozhodli, a já tu diskusi nechci extendovat, že ten druhý pilíř zrušíte.

Oni především chtějí platit co nejmenší daně. Podívejte se na firmy pana ministra financí.

Kdyby tato argumentace byla oprávněná, tak především snížíte DPH. Pokud to udělat nechcete, což jste řekli, že udělat nechcete, a proto jste to přechodné období Neměla jste na vybranou, paní předsedající.